Co se týče ještě úvodní řeči, mám ještě takovou jenom jednu poznámku k panu ministrovi.

A nemáme vůbec žádný protinávrh tady k těmto bych řekl až pro některé rodiny likvidačním navýšením úhradové vyhlášky například v tom, že bychom valorizovali příspěvek na péči například ve všech čtyřech stupních, ve třetím nebo ve čtvrtém. To znamená, že všichni handicapovaní si díky tady této vládě budou moci dovolit méně hodin péče ve svých domácnostech, ve svém domácím prostředí.

Předkládaný návrh vládního zákona má opravdu za cíl reagovat na turbulentní situaci na trhu s energiemi, která způsobuje enormní nárůst nákladů na bydlení, a rovněž na situaci prudkého nárůstu nákladů prakticky všech komodit.

A velmi také jsem pochválil, kvituji to, že

A velmi to kvituji, že tomu šla vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí naproti. Co ale a k čemu mám výtky, tak to je součást navrhovaných opatření v rámci přídavku na dítě, kde to zvýšení je v jednotlivých kategoriích o 200 korun. Vy máte sice silný hlas, ale přesto, kolegyně a kolegové, prosím. A poněvadž tady toto je strašně moc důležitá pasáž, tak bych strašně rád upozornil právě na tato svá slova, protože doufám, že některé z vás, z vládních poslanců, přesvědčím o tom, že tady tento pozměňovací návrh byste měli podpořit. Takže ještě jednou. Zvýšení přídavku na dítě se v tomto návrhu zvyšuje právě nominálně o 200 korun úplně ve všech kategoriích.

Toto je všechno samozřejmě správná cesta.

Zatímco však v případě první kategorie osob podle vládního návrhu, to znamená děti do 6 let, je výše přídavku v základní výměře navyšována o necelých 32 %, v případě nejstarší kategorie, to znamená vysokoškoláků, kteří studují, tak je to pouze o necelých 23 %. To se nezdá být proporcionálním ani spravedlivým řešením, vůbec nemůžeme mluvit o nějaké rovnosti. Je potřeba si uvědomit, že výše přídavku na dítě je logicky odstupňována v závislosti na věkové kategorii, a to dle nákladů na zajišťování základních životních potřeb. Ty jsou u starších dětí vždycky vyšší než samozřejmě u těch mladších. Stejným mechanismem by se tedy mělo řídit i navyšování přídavku v jednotlivých kategoriích, aby potenciál přídavku přispět na uspokojování těchto potřeb zůstal v jednotlivých kategoriích poměrně stejný a nezačal napříč jednotlivými skupinami nějak divergovat.

Takže já vás moc prosím, je to jediný pozměňovací návrh, který tady v tuto chvíli máme, nemáme to ani nějak odstupňováno, že bychom měli tady toto navýšení v několika variantách. Nám se zdá okolo prostě těch 200 korun, kde to navyšujeme opravdu o pár korun v nejnižší kategorii do šesti let, přiměřené, ale prostě pojďme to zvýšit, tak jak je to správně. I Ministerstvo práce a sociálních věcí tady tento pozměňovací návrh kvitovalo z hlediska legislativy, že je správně napsán, že nemá vůbec žádný problém s tím ho pustit do dalšího čtení, že záleží jenom na tom, jakým způsobem dopadne politická dohoda. Proto vás v rámci politické dohody prostě žádám o to, abyste tento pozměňovací návrh akceptovali. Žádám o to pana ministra, aby dal k tomu souhlasné stanovisko, poněvadž takto je to správně a nebude to stát státní rozpočet o nic moc víc než to, co říkal pan ministr u toho svého navýšení.

Takže já mockrát děkuji za tento apel a přihlásím se k tomuto pozměňovacímu návrhu i v podrobné rozpravě.